V tomto směru si myslím, že bychom měli říct ano, jestli chceme řešit něco z minulosti, tak připusťme, že se svolením soudu, a tady si myslím, že naopak to svolení soudu, a dokonce to závěrečné posuzování soudu je velmi správně, protože ten soudce jediný z nás vidí konkrétní případ.

Ale do budoucna bychom měli říct: minimum 30 % i v tomhle přísném režimu pěti let pokládáme za nezbytné. Lidé se nemají zadlužovat. Stejně jako se nemá zadlužovat stát. Ale tomu také v této Sněmovně zdá se, rozumí jenom menšina. Ale lidé se nemají zadlužovat nad svoje poměry. A bylo by správné, abychom tento signál do budoucna poslali. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní já jsem byl požádán paní poslankyní Věrou Kovářovou, která má pro nás technické sdělení týkající se včerejšího hlasování. Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla uvést pro stenozáznam, že při hlasování číslo 195 jsem hlasovala proti, a na sjetině mám uvedeno pro. Nezpochybňuji tedy hlasování, jen pro stenozáznam. A nyní bychom tedy pokračovali. Takže já vám dám slovo. Je to zatím jediná faktická poznámka. Vážení kolegové, kolegyně, já musím reagovat zase na kolegu Bendu prostřednictvím pana předsedajícího. Je to všechno hezký, co tady povídáte, ale vzpomeňme si, kdo byl, když se exekuce, insolvence zaváděly. Kdo uváděl ten zákon do praxe. A kdo po celou tu dobu byl v Poslanecké sněmovně? Kdo z nás tady byl? A my podnikatelé jsme celých deset let křičeli, že takto to nemůže být, že tak jak to je nastavený, je to špatně, a že se nám to vrací v podobě zneužívání velkých procentuálních zatížení, zneužívání z řad zaměstnanců a dneska se to přesunulo, že to zneužívají opravdu všichni! A já to zase říkám za podnikatele, protože denně se s tím setkávám a denně dostávám od těch podnikatelů, že to je number one neboli číslo jedna v zátěži byrokratický ohledně podnikatelů! A pokud chcete opravdu těm podnikatelům pomoci, tak to zjednodušme.

Protože každý máme nějakou potřebu.

Je to logický, je to normální. Děkuji. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se moc omlouvám, ale tady zareagovat musím.